Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Pane ministře, bude to krátký doplňující dotaz. V jakém časovém horizontu byste takovouto možnost zvážili? Dokdy to stanovisko by mohlo býti?

Vážená paní ministryně, opakovaně jsme svědky mimořádných odměn, které leckdy tvoří nezanedbatelný poměr ke stálé složce platu. Jejich mimořádné odměny činí pravidelně přibližně jednu třetinu až jednu polovinu jejich platu. Já proti vysokým odměnám nic nemám, ale pokud jsou zasloužené. Samozřejmě v tomto případě je to otázkou, ale o tom mluvit nechci. Zmíněné spíše ukazuje na systémové nedostatky odměňování veřejných zaměstnanců. Proto jsou platy zaměstnanců mnohdy navýšeny osobním ohodnocením. Kde ale končí přijatelné vyrovnávání příjmové hladiny v zájmu konkurenceschopnosti a kde již začíná nepřijatelné zneužívání tohoto institutu?

Podmínky jsou opravdu přísné a omezení jsou i kvantitativní.

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, obrací se na mě stále více lidí, kteří si podali žádost o příspěvek na péči a marně čekají na odpověď po mnoho měsíců. Vážená paní ministryně, já se vás ptám, jaká opatření činíte, aby ti, kteří si podali žádost, nečekali na odpovědi půl roku i více, a v jakém časovém horizontu se tato situace zlepší. Často se totiž žadatelé příspěvku ani nedožijí. A ti, kdo o ně pečují, tak činí na vlastní náklady. Děkuji za odpověď.

Paní poslankyně Věra Kovářová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

S povinnou registrací potom bude snadno dohledatelný také majitel týraného zvířete a zlepší se i kontrola tzv. množíren. Někteří veterináři již dnes psy sami zapisují do jednoho z deseti soukromých registrů automaticky v ceně čipování. Není to však povinné.